Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji a přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že v této volbě byla Poslanecká sněmovna úspěšná a ze čtyř neobsazených míst obsadila všechny čtyři. Teď budu konstatovat zápis z této volby. Byla to tedy volba čtyř členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Bylo vydáno i odevzdáno 140 hlasovacích lístků. Pro Jana Babora bylo odevzdáno 122 hlasů, František Beneš získal 116 hlasů, Jana Fischerová 102, Václav Horáček 83 a Stanislav Juránek 68 hlasů. Logicky podle počtu dosažených hlasů byli tedy zvoleni první čtyři: Jan Babor, František Beneš, Jana Fischerová a Václav Horáček. Protože dozorčí rada měla tato místa neobsazená už od začátku června, tak mohu konstatovat i v souladu s usnesením volební komise, že funkční období je to čtyřleté funkční období začíná zmíněným zvoleným členům dozorčí rady okamžikem volby, tzn. dnešním dnem. Děkuji za pozornost.